21.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který bude zastoupen panem ministrem pro legislativu. A prosím pana ministra, aby se ujal slova.

Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Tomáš Kohoutek. Pane poslanče, prosím. Děkuji.

Současná právní úprava počítá s větším množstvím správců zajištěného majetku, a to jak státních, tak i nestátních subjektů. V oblasti správy zajištěného majetku tak panuje určitá roztříštěnost subjektů vykonávajících tuto správu, což ztěžuje možnost nastavit pro státní subjekty jednotné standardy správy. Většina subjektů vykonávající správu zajištěného majetku se přitom zabývá jinou hlavní činností, než je samotná správa, a je tak pouze přidruženou činností k této hlavní činnosti.